Druhý dotaz a ten není překvapivý, protože vím, že se kolegové senátoři na to ptali i České správy sociálního zabezpečení nebo přímo Ministerstva práce a sociálních věcí: kolika důchodců se týká schválená vládní verze to se dočteme dokonce v důvodové zprávě, takže berme to, že to je verifikované a kolika důchodců se týká senátní verze. Slyšel jsem tady, jak je to nespravedlivé, protože 3 %, říká paní ministryně, je těch, kterým je 85, nejsou 25 let v penzi.

No, já nevím.

To nejsou ti, kteří dneska jsou primárně s nejnižšími důchody. Věřím, že taková analýza existuje.

Je tam jiná podmínka. Paní ministryně kroutí hlavou, tak já jsem tam nenašel, že ten návrh sněmovní či senátní verze je navázán na stávající výši penze.

Možná tím, že jsem původní profesí programátor, ale otestovat jedno datum a rozhodnout ano, nebo ne, plus tisíc, nebo plus nula, není tak komplikované a není to zakázka za miliony nebo desítky milionů. Je to poměrně triviální. Pokud je pravda, že to ty systémy neumožní. Další dotaz... Jaká je průměrná délka pobírání starobního důchodu v České republice?

No, to není. To se nebudeme přít. Ale lepší něco než nic a lépe později než nikdy.

Otázka je kdy. Kdy s ní vláda přijde, pro jakou reformu získá politickou podporu v obou komorách.

Takže samé výmluvy. Paní ministryně zapomněla říct ten hlavní důvod. Hlavní nedostatek senátního návrhu. Já vám děkuji.

Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Zdálo se, že historicky nejvyššímu navýšení důchodů tak už mnoho nebrání, a ačkoliv jako ministryně financí plně vnímám tíhu 38 mld. korun, kterou tento návrh pro státní rozpočet představoval, odcházela jsem ze sálu s pocitem, že se podařilo něco nezpochybnitelně dobrého, užitečného a potřebného. Nepochybuji, že podobné pocity si odnesla naprostá většina z vás, neboť ze 130 pánů poslanců a poslankyň, kteří pro vládní návrh hlasovali, je tady přítomna většina i dnes.

Nestává se zase tak úplně často, aby rozhodnutí učiněná v tomto sále měla tak bezprostřední, srozumitelný, jednoduše kvantifikovatelný a poměrně rychlý dopad na životní úroveň milionů občanů, seniorů žijících v České republice.